Děkuji. Stanovisko výboru je souhlasné. Pan ministr? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je souhlasné. Pan ministr? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 92, bylo 145 hlasujících, pro 145, proti 0. Návrh byl přijat. Týkají se terminologické úpravy pojmosloví u kurzů cizích měn. Stanovisko výboru je souhlasné. Pan ministr? Já jsem zahájila hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Týkají se požadavku na potvrzení evropského vyšetřovacího příkazu soudcem u úkonů, které vnitrostátně povoluje soudce. Stanovisko výboru je souhlasné. Pan ministr? Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Týká se zvýšení příspěvků Probační a mediační službě na pomoc obětem trestných činů z majetku odčerpaného v trestním řízení ze 2 na 5 %. Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko pana ministra? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.